Prosím pana ministra financí, aby tento tisk uvedl. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento návrh navazuje na návrh zákona o centrální evidenci účtů změnou souvisejících zákonů. Jak již bylo řečeno před prvním čtením, jedná se o technické úpravy souvisejících předpisů, které jsou nezbytné pro přenos příslušných informací do vlastní databáze k centrální evidenci účtů. Jen v navržené změně trestního řádu se na základě požadavků praxe řeší narovnání dosavadní formulační nepřesnosti v ustanovení, které s předkládanou věcí souvisí. K tomuto návrhu nebyly při projednávání ve výborech žádné připomínky a garanční výbor doporučil návrh ke schválení. Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto návrhu při dalším projednávání. Děkuji. Děkuji.

Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Zelienkovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů. Oba dva výbory schválily usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila bez pozměňovacích návrhů. Děkuji. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, kterým je pan poslanec Marek Benda, aby nás také informoval o projednání ve výboru.

Děkuji za pozornost. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu, do které také nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím. A závěrečná slova po podrobné rozpravě také nejsou třeba, v tom případě končím projednávání tohoto tisku.